První bude tento nový bod a potom by byly všechny ostatní, řekněme, spíše technické návrhy. Takže nyní budeme hlasovat o zařazení nového bodu, který by zněl: Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice, a to pevně na úterý 10. února jako první bod.

Hlasování má číslo 2. Tento návrh byl přijat.